Cílem pozměňovacího návrhu pod sněmovním dokumentem číslo 3117 je uvést v soulad zákon o lesích se zákonem o ochraně přírody a managementem některých zvláště chráněných území. To je většinou vhodné v hospodářských lesích, ale v některých zvláště chráněných územích, kde je cílem ochrany samovolný vývoj porostů, je taková povinnost v přímém rozporu s posláním těchto území. U zvláště chráněných území, jako jsou zejména národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, případně části chráněných území, ve kterých plán péče stanovuje ponechání samovolnému vývoji, je často řešení této kolize administrativně komplikované.

Další častá nedorozumění jsou důsledkem skutečnosti, že ponechání samovolnému vývoji není definováno v zákoně na ochranu přírody. Návrh uvedené rozpory řeší úpravou obou právních předpisů zákona o lesích i zákona o ochraně přírody a krajiny. To je zvlášť důležité nyní při kalamitním rozpadu lesů, aby nedocházelo k chybným postupům orgánu ochrany přírody a orgánu státní správy lesů, aby na jednu stranu nedocházelo k poškození nejcennějších lesů chráněných v rezervacích těžbou a na stranu druhou aby byla snížena rizika šíření škůdců z chráněných území správným vymezením území ponechaných na samovývoj. Předposlední pozměňovací návrh, který zde odůvodním, je v systému zaveden pod sněmovním dokumentem 3118.

Na mrtvé dřevo je vázána třetina lesních druhů.

Návrh přenáší konečnou zodpovědnost za stanovení, schválení plánu mysliveckého hospodaření na orgán státní správy myslivosti. Uživatel honitby je povinen předat orgánu státní správy myslivosti podklady k plánu, jejichž náležitosti například posouzení celkového stavu ekosystému, porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, výsledky sčítání zvěře, míra škod na lesních kulturách, stanovené minimální a normované stavy zvěře, poměry pohlaví a koeficienty očekávané produkce, jakož i záměry, které byly uvedeny v návrhu na uznání honitby zamýšlené zazvěřování, výstavba mysliveckých zařízení, opatření v péči o zvěř a při ochraně a zlepšování životních podmínek zvěře a dalších určí ministerstvo vyhláškou.

Proto je nezbytná související novelizace zákona o myslivosti.

Děkuji vám za pozornost. Přečtu dvě omluvy.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, vážení páni ministři, určitě se shodneme, že není depresivnější pohled než na umírající les. Jako sociální demokratka považuji lesy za národní bohatství a jsem přesvědčena, že tak se všichni k lesům musíme chovat. Bohužel dlouho byly ve společnosti přehlíženy klimatické změny, dokonce ti, kteří o tom mluvili a mluvili o nebezpečí a důsledcích, které klimatické změny budou mít, a o tom, že je potřeba se na řešení jejich dopadů připravit, byli přímo zesměšňováni. Dnes tedy již v hodině dvanácté musíme řešit důsledky tohoto přehlížení. Suchem oslabené lesní porosty snadno podléhají hmyzím škůdcům. Tuto situaci je skutečně třeba řešit velmi urychleně, proto moje poděkování patří panu ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi, že opravdu tak rychle činí předložením novely lesního zákona, a tedy vytvořením podmínek pro zvládnutí kůrovcové kalamity od odborné garance správného hospodaření v lesích přes zpřesnění působnosti státní správy lesů až po zajištění podmínek pro zalesňování. V této chvíli ale vážené kolegyně, vážení kolegové, musím ohlásit něco jako střet zájmů. Dříve by se říkalo, že jsem paní hajná.

Paní poslankyně, omlouvám se. Takže ještě jednou prosím o klid. Prosím, máte slovo. Děkuji pane předsedající. Odborná veřejnost oceňuje, jak fundovaně a otevřeně ministerstvo zemědělství, pan ministr Toman tento návrh zákona připravoval. A je ten návrh zákona považován za skutečně dobrý. První pozměňovací návrh se týká toho, čemu se říkají bagatelní poplatky.

Tyto poplatky pak při dodržení té metodiky mnohdy dosahují jenom desítek korun.

Určitě nemusím nikoho přesvědčovat, že administrace a ten správní úkon je v tomto případě dražší než částky, které samozřejmě by do státního rozpočtu přitekly.